My jsme potřebovali na ten problém poukázat. Týká se všech našich zdravotníků, ale týká se i všech občanů, protože ty peníze, které se potom spotřebují ne na platy lékařů a zdravotníků, ty nebudou zaplacené, ale na to, že se používají přístroje, medikace a podobně tak samozřejmě platíme my všichni z našeho zdravotního pojištění. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Svoboda.

Omlouvá se paní ministryně Klára Dostálová dnes z důvodu jednání Senátu. Pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo.

My tady chceme řešit něco, co skutečně tak trochu existuje, ale řešíme to úplně chybným způsobem.

To si myslím, že je správné řešení. A těch studentů se to týká mimořádně.

Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Kasal, připraví se pan poslanec Birke. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se, vaším prostřednictvím, obrátím na pana poslance Žáčka. Já jsem ho také velice bedlivě poslouchal a opravdu mě to zaujalo. Ale to jste říkal něco, co je možná napsáno ideálně, ale tak to vůbec nefunguje, opravdu to tak nefunguje.

Tak si to opravte nejdřív. Další je pan poslanec Birke, připraví se s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Procházková. Děkuji za slovo.

To znamená, souhlasím tady s kolegy.

Jenom chci říci, že jsem si nechal spočítat, kolik stál můj pobyt v nemocnici po covidu.

Takže já mám naprosto jasno, jak budu hlasovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní poslankyně Procházková, připraví se paní poslankyně Černochová. Všechno faktické poznámky. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dostali jsme se až do situace, kdy jsme vybírali peníze od těch lidí.

Nám. Chápu, že tady je možná jeden velký problém s tím mám samozřejmě problém i já že by to bylo na pět let. Ano, ale někde se začít musí.

Paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Plzák. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že jsem zcela fascinovaná tím, co tady předvádí poslanci vládní koalice. Jedná se o vládní návrh zákona.

A teď ještě jednu faktickou připomínku k tomu, co tady řekl pan docent Svoboda.